Vy jste prostě založili systémově další mandatorní výdaje svým nezodpovědným chováním, tím, že děláte politiku pocitově, nepočítáte má dátidal teď to vyčítám těm, co tady seděli v minulém období. A pokud se týká dálnic nebo výstavby těžké infrastruktury.

A ti, co byli na studijní cestě ve Švýcarsku, si tam mohli všimnout, jak vypadají dynamické země a ta prosperita, kterou jim tady závidíme a kterou zprostředkovaně tady chce mít jedna z parlamentních stran, strana Úsvit.

Tam je klíč prosperity, jenže vy tady zatím děláte politiku i pro příští rok budete rozdávat, rozdávat, rozdávat. Nicméně je pátek 13. a říkám, je tady poslední dobrá zpráva, na dlouhou dobu tady budeme projednávat státní závěrečný účet, který má deficit, myslím, asi 82 mld. korun. Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Pilný. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Dobrý den, vážení členové vlády, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně. Když už jsem tady byl zmíněn, tak bych jenom krátce chtěl zhodnotit období minulých vlád. Krize není jenom krize, je to také příležitost. Minulé vlády ji určitě nevyužily. Je dobře, že kasu drží silný ministr financí, tak to má být v každém podniku, který má být prosperující, a také v každém státě. A není dobře, když určuje strategii, když určuje nějaké vize, kam stát nebo společnost má jít. V minulé vládě jsme měli velmi silného ministra financí, který držel kasu, ale nebyl tam nikdo, kdo by stanovoval strategii a vize, takže všechny záležitosti, které tady byly zmíněny, které se týkají IT, jako je třeba sKarta, byly prostě černé díry. To není proto, že sKarta je špatně, ale způsob, jak se to implementuje, byl špatně. Proto jsme dopadli tak, jak jsme dopadli. Je hezké, že jsme drželi nějakou úroveň deficitu nebo státního dluhu, ale tahle země se vůbec nikam nedostala a je konečně načase to změnit a takové vize a strategie vytvořit. Děkuji za pozornost. A ještě než vám dám slovo , tak se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Kalousek.

Děkuji za slovo.

Přidržme se tedy obyčejných čísel. Projednáváme státní závěrečný účet.

To cituji z oficiálního materiálu Ministerstva financí, podepsán Andrej Babiš. Je naprosto legitimní diskuse, zda to tempo bylo příliš rychlé, neměloli být pomalejší, nebo zda bylo příliš pomalé, nebo zda bylo akorát. Levicová opozice mně velmi tvrdě vyčítala, že to tempo bylo příliš rychlé a že zbytečně přiškrtilo ekonomiku.

To posoudí ekonomická historie. Prostě fakt je ten, že to tempo bylo 1,4 % ročně.

Nedomníval jsem se, že bude diskuse o tom, že ten směr se obrátí.

Já jsem opravdu ochoten vzít jako regulérní a legitimní názor, že jsem měl snižovat strukturální deficit pomaleji. Na to nikdy nebude jednoznačná odpověď. Pomalejší tempo by mělo své výhody a nevýhody, rychlejší tempo mělo své výhody a nevýhody a budu respektovat mnohem pomalejší tempo strukturálního deficitu vlády, která k tomu má mandát. Ale co se respektovat nedá, co je rozpočtový zločin, je zvyšování strukturálního deficitu v okamžiku, kdy ekonomika začíná růst!

Máte slovo. Dobrý den přeji.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo. V mém případě se jedná opravdu o technickou poznámku.

Děkuji vám a s další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

Právě proto sledujeme strukturální deficit a ne celkový deficit.